Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 1. listopadu tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Stanislava Berkovce. Má někdo nějaký jiný návrh? Pokud tomu tak není, zahájil jsem hlasování o ověřovatelích zápisu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Nyní bychom měli přistoupit ke stanovení pořadu 38. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Děkuji.